Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Po rozhovorech s nimi si nemyslím, že daňoví úředníci budou zostuzeni. Daňoví úředníci budou po dnešku pochopeni, protože jsou zděšeni z toho, jak jsou nuceni ohýbat zákony, jak jsou metodické pokyny z Ministerstva financí vydávány nad zákony. To je to, co daňové úředníky dneska tíží! Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já jsem tady včera navrhoval, abychom zdanili korunové dluhopisy. V návrhu vašeho pana předsedy Andreje Babiše v důvodové zprávě je, že pokud se tohle odsouhlasí, je to 13 miliard. Takže třeba, pane poslanče Chalupo prostřednictvím pana předsedajícího, k vašemu poslaneckému klubu, včera jste tohle nepustili na jednání Sněmovny, o těch 13 miliard vy nestojíte, protože pan Babiš těch 90 pro sebe potřebuje. Děkuji.

Dobrý den.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejdříve bych si dovolil velmi krátký exkurz do historie a ta říká, že institut zajišťovacího příkazu byl do zákona paragraf 103 o DPH vložen novelou, kterou připravilo v roce 2011 Ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem. Návrh zákona byl předložen v květnu 2011, schválen v září 2011 a účinnosti nabyl k 1. lednu 2012.

V Čechách je přece zřejmé, že když někam přijdete, až se skončí nějaké řízení, tak tam najdete akorát vymalováno. A teď čísla.

Budeme tedy říkat polici, že to nemá dělat? Že má počkat, až proběhne a bude pravomocně ukončeno řízení? To přece nedává žádný smysl. Podle čísel, která jsou na stole, je zcela zřejmé, že tento institut zajišťovacích příkazů zneužíván není a že byl oprávněně v zákoně nasazen.

A my jsme tady od toho, abychom postupovali v zájmu občanů a ve veřejném zájmu.

Ano, oprávněně nasazen byl do zákona tento zajišťovací institut, ale je otázka, zda a ve kterých případech je také oprávněně využíván, používán. To je ten důvod! Děkuji.

Já budu velmi stručný a jenom zopakuji, protože zřejmě pan poslanec Votava úplně neposlouchal, 1,33 % a 7 případů, které vrátil Nejvyšší správní soud. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dříve než se vyslovím v tom duchu, ve kterém jsem měl v úmyslu, dovolte, abych zareagoval, už nemělo smysl hlásit se faktickou poznámkou, na pana poslance Pilného. Náš motiv vyvolat tuto diskuzi v Poslanecké sněmovně, koneckonců ten motiv jsem měl, když už jsem v dubnu psal svůj dopis premiérovi, nebyl legislativně zrušit tento institut. My ho pokládáme za správný. Otázkou samozřejmě je, jak se s takovým instrumentem nakládá.

Takže ne.